Změny obsažené v předloženém návrhu se dotýkají též licenčního řízení, ve kterém dochází k dílčímu upřesnění postupu při vydávání závazných stanovisek dotčených úřadů tak, aby v důsledku nečinnosti těchto úřadů nedocházelo k excesivnímu prodlužování licenčního řízení. V návaznosti na poznatky z aplikační praxe se provádějí i další dílčí úpravy zákona o silniční dopravě. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já jsem sám velmi zvědavý, jak v rámci druhého čtení, v rámci případných pozměňovacích návrhů tento kompromis nakonec pak zohlední ty naše představy, které jsme si do provozování taxislužby dali, ale to uvidíme do budoucna.